Také děkuji. Prostě nemůže. To tak nejde! To tak opravdu není. To prostě není zajímavý byznys pro městskou policii. To přece tak je. To přece tak není.

Takže nedělejme si iluze. Mně je úplně jedno jako veliteli městské policie, zda policie bude měřit, nebo nebude.

No je to tak. To je realita.

Ale je to úplně jedno, jestli bude měřit, nebo nebude.

Ale prosím vás, opravdu, novelizace, případně nové zákony, velmi opatrně, protože změny vždycky podléhají v tomto případě takovému populismu. Já to chápu.

Tak to prostě není a nebude to tak nikdy.

Děkuji vám za pozornost.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 Děkuji panu poslanci Adamcovi za jeho vystoupení, a než budeme pokračovat v rozpravě nyní je faktická poznámka pana Jiřího Koubka, ale předtím si ještě dovolím konstatovat omluvy. Doufám, že nebudu žádnou opakovat, a to omluvu pana poslance Petra Kudely a paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové, a to do konce jednacího dne. Nyní pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo. Přes 90 % těch pokut, které jsou uděleny, je právě také na základě těch stacionárních měření, nikoli toho, že by ta městská policie měřila.

Prostřednictvím vás no právě, kolego starosto Koubku. Tento návrh je dobrý v tom, že rozšiřuje možnost mladým lidem nastoupit do nikoli služebního poměru, ale do zaměstnaneckého poměru k městské policii, protože ten věk 21 let, který je ve stávající úpravě, je omezení. A tady víme, jaká probíhá soutěž mezi příslušníky bezpečnostních ozbrojených sborů, do toho zástupců městské policie, a oni vlastně na začátku toho startu mají hendikep, protože jim všechny ty schopné muže a ženy, zdravotně schopné muže a ženy, předtím zlanaří ať už bezpečnostní sbory, nebo ozbrojené složky. Takže bych se přimlouvala za to a trochu jsem nemile překvapena, že jako členka výboru pro bezpečnost se dozvídám o nějakém komplexním pozměňovacím návrhu až tady, že prostě navrhovatelé třeba alespoň po zástupci jednoho klubu, nemusíme tam být všichni jako členové výboru pro bezpečnost, nás neposadili ke stolu a neřekli: Heleďte, je tady návrh, který tady leží rok a půl, my si o něm myslíme, že není dobrý, že chceme, aby byl jiný, chceme udělat tyhle tři zásadní změny, které tu situaci zlepší. Co vy na to? A já vám říkám, že já bych na to řekla: Ano, pokud se ty změny skutečně omezí na to, co tady řekl pan ministr, tak já osobně s tím problém nemám, ale jenom mě, vážení kolegové z vládní koalice, opravdu mrzí, že nejste schopni s námi komunikovat tak, abychom tyto informace měli předem, tak aby tady neprobíhala ta debata, že si někdo připraví vystoupení, ve kterém logicky a v pořádku napadá některá ustanovení, která už ale v tom komplexním pozměňovacím návrhu vůbec nebudou. Ale to kolega Korte nemůže vědět, stejně jako to nemůžu vědět já, když nám to říkáte až tady nebo se to dočítáme z médií. Takže berte to jako moji prosbu na vás, abyste tyto věci komunikovali tam, kde máte, na výborech, a pokud chcete, aby to tady proběhlo hladce, tak předtím, než se to vůbec dostane na první čtení. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Ivan Adamec také s faktickou poznámkou a pak se vrátíme do rozpravy. Ano, děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, pane ministře, já se omlouvám Praze, protože samozřejmě správně mě opravil kolega Koubek. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc v souvislosti s tím, co říkala právě paní poslankyně Černochová. Maturita, strážníci bez maturity už dneska nejsou v pracovních poměrech strážníků, ti prostě museli odejít.

Ale je to opravdu problém. Takže to jsem jenom chtěl vysvětlit, že bez maturity dneska už ani ránu. Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, ještě počká kolega Ondráček.

Je to poměrně dost limitující a myslím si, že jsou činnosti, které lze vykonávat i bez maturity. Máme tedy obrovský problém najít lidi, kteří by splňovali tyto kvalifikační požadavky.